Děkuji, pane předsedo.

Chtěla bych informovat, že Ministerstvo práce a sociálních věcí průběžně komunikovalo s Pirátskou stranou jejich návrh. A je tam určitý legislativní problém, protože samozřejmě si nikdo nepřeje, aby náklady spojené s tímto přecházely na zaměstnavatele. To by asi nebylo správné řešení, a chci tedy informovat, že

Bylo by to administrativně jednodušší a účinnější.

A to je samozřejmě věc, kterou, předpokládám, nesledovala ani Pirátská strana. Děkuji. Já musím zareagovat. To prostě není pravda, že by to dopadlo na zaměstnavatele.

Protože jestli chceme 80 % na nějaký typ nemocenské, tak musíme změnit zákon.

Ještě jsem neslyšel, že by vláda na základě usnesení připravila návrh zákona. Děkuji.

Děkuji za slovo. Já děkuji kolegyni Valachové, že zde vystoupila s tím, že vláda vidí podobný směr, že je potřeba podpořit, aby lidé, zejména zaměstnanci, skutečně šli do covidové karantény a izolace.

Myslím si, že takovéto znění by mělo být přijatelné i pro kolegy z ČSSD. Děkuji za pozornost. Já vám děkuji. Poprosím možná textaci předat panu zpravodaji. Děkuji. Přistoupíme k hlasování o návrhů usnesení.

Ten, který by měl největší podporu, by byl následně hlasován jako první.

A pokud jsem to dobře zaznamenal, tak bychom nejdříve hlasovali vlastně o tom usnesení po bodech, předpokládám, i když zde byl návrh jednotlivě.

Zaslechl jsem, že je. Mám zaznamenané, že u bodu 1 je ten protinávrh, a to i zpětně od vyhlášení nouzového stavu, což bychom v rámci bodu 1 hlasovali jako první verzi.

Rozumím tomu návrhu.